Prosím, pane premiére.

Jedná se o takzvané průřezové téma, které nemá svoji samostatnou hodinovou dotaci na úrovni rámcového učebního plánu.

Mediální výchovu lze také realizovat formou projektového vyučování. Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií a žáky vybaví základní úrovní mediální gramotnosti. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je dát do souvislosti s jinými informacemi. Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa.

Kromě mediální výchovy zahrnují stávající rámcové vzdělávací programy například environmentální výchovu, výchovu demokratického občana či myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pravidla pro výuku mediální výchovy jsou plně v kompetenci školy, ve kterých ročnících a jakým způsobem bude jako průřezové téma vyučována.

Je možné realizovat integraci do jiných předmětů formou projektu či samostatného předmětu.

Jsou uvedena také doporučení pro přístup k hodnocení mediální výchovy i příklady, jak začlenit mediální výchovu do školního vzdělávacího programu. V rámci práce na revizích rámcových vzdělávacích programů byla v letošním roce zveřejněna studie, která pojmenovává zásadní směry budoucího vývoje mediální výchovy.

Dále je obsaženo v průřezových tématech jako výchova demokratického občana, mediální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech či multikulturní výchova, která mohou být uplatněna ve zvláštních samostatných předmětech nebo průřezově v obecnějších předmětech podle rozhodnutí jednotlivých škol. Rámcové vzdělávací programy procházejí v současnosti revizí prováděnou Národním ústavem pro vzdělávání jako odbornou organizací podřízenou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ptala jsem se na to, proč nebyla schválena ta koncepce občanského vzdělávání, která opravdu v mnoha zemích je, a netýká se to jenom škol.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Berkovec. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, moje otázka je velice krátká. Budu velice rád za odpověď.

Vy jste přislíbil, že se pokusíte zjistit informace z Evropské komise k věcem, které by objasnily tuto situaci, popřípadě oddálily ty problémy nebo ty obavy, které mají zaměstnanci.

Já jsem to popletl, máte pravdu.